Děkuji. Ještě jednou.

Já myslím, že máme jedinou možnost.

A já vám chci říct, že za to ponesete odpovědnost.

Já pro to mám do značné míry pochopení.

Byť si nejsem stoprocentně jist tím výsledkem, ale určitě by to stálo za to. Z tohoto hlediska oceňuji úsilí pana ministra.

Pane ministře, probůh, kdo vám dal mandát učinit z České republiky laboratoř pro celou Evropskou unii?

Vytvoříte obrovskou komparativní konkurenční nevýhodu, kterou samozřejmě velké korporace zvládnou, ty účtárny si s tím poradí, ale ti malí podnikatelé v příhraničí ne.

Za to taky ponesete odpovědnost.

Já vás moc prosím, abyste se nad tím zamysleli. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Po něm pan ministr Babiš, pan předseda Sklenák, pan předseda Faltýnek a pan poslanec Foldyna. Děkuji za slovo.

Já jsem někdy v polovině loňského roku měl interpelaci na pana ministra Babiše právě ve věci kontrolního hlášení, kde jsem uváděl důvody, proč kontrolní hlášení v této podobě není kvalitně připraveno.

A ty chyby nejsou jenom na straně těch firem, upozorňuji.